To znamená, ten lékař byl volán v okamžiku, kdy bylo třeba nutné toho pacienta revidovat.

A k tomu my musíme dospět prostě proto, že není finančně možné to takto zajišťovat, není to ani personálně možné zajišťovat.

A to je tedy můj velmi silný apel. A není to jenom úkol pro tu lékařskou část.

Čili ta varianta, ten sextet stejných škol, je skutečně podle mého názoru cesta do pekla, která zase bude tenhle problém prohlubovat, ale je v této chvíli určitou možností řešení, přechodovou možností, ale musíme to tak brát. Nesmíme si říct ano, teď jsme to vyřešili a máme dostatek sester. Ne, problém se bude znova prohlubovat, pokud se neodstraní ten základní rozpor, že typ vzdělání a kvalita vzdělání nemá před sebou jasnou perspektivu rozsahu činnosti. Děkuji, pane poslanče. Než dám slovo paní poslankyni Chalánkové, tak s přednostním právem pan ministr.

To znamená, že skutečně budeme chtít upravit a posunout kompetence právě k tomu, aby to tímto způsobem fungovalo.

Nyní má slovo paní poslankyně Chalánková, která je zatím poslední přihlášenou do obecné rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedo. Týká se § 43 a týká se získávání odborné způsobilosti a je to pod odstavcem 2.

V podrobné debatě se pak formálně přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji a ještě v obecné rozpravě paní zpravodajka. Děkuji za slovo. Já bych ještě rychle zareagovala na příspěvek pana kolegy Svobody ohledně toho, že s ním naprosto souhlasím v tom, že je to vlastně běh na delší trať, protože je nutno nastavit nový rámcový vzdělávací program na středních zdravotních školách, úplně jiný, to znamená čtyři roky tohoto vlastně nového nastavení.

Není tomu tak. Otevírám podrobnou rozpravu a první je přihlášena paní zpravodajka a potom pan poslanec Kasal. Děkuji.

Prosím pana poslance Kasala, připraví se pan poslanec Vyzula. Děkuji za slovo, pane předsedo.